A my samozřejmě za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD vyzýváme tímto občany, aby se obraceli na naše hnutí, a společně jim budeme pomáhat bránit se proti vaší neuvěřitelné aroganci vaší vlády, kdy proti vůli občanů vy se snažíte umisťovat tyhlety migranty. Vy řešíte následky, ale máte řešit příčiny. To znamená, já znovu říkám vy tady kroutíte hlavou, vládní představitelé, tady třeba paní místopředsedkyně Sněmovny Jermanová za hnutí ANO tady kroutí hlavou, že nemám pravdu, a zde je petice občanů Benešova, kteří sbírají ty podpisy. Takže já se vás znovu ptám. Může to být krátké, může to být na tři minuty, jenom když nám tady pan premiér konečně řekne, kam a do jakých zařízení a na základě jakých kritérií chcete umisťovat ty imigranty. To je vše, co tady chceme slyšet. A samozřejmě chceme slyšet, že žádné imigranty proti vůli občanů tady přijímat nebudete. Ano, je to tedy žádost o nový bod s názvem, který byl načten, a to jako první bod dnešního jednacího dne.

Kolegyně, kolegové, já opravdu prosím o klid. Prosím bývalého i současného ministra zdravotnictví, aby ukončili rozpravu, do které jsou tak zabráni, že mě ani neslyší. Pan ministr Němeček a pan exministr Heger, prosím. Pane poslanče Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, když dovolíte, já jsem součástí Rady města Benešov.

Já si myslím, že to je neetické a nepatří to na půdu Poslanecké sněmovny. Děkuji. Paní poslankyně Černochová a připraví se pan předseda Černoch. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, asi tušíte, v jaké věci před vás předstupuji. Dovolím si navrhnout zařazení nového bodu s názvem Úniky informací z Bezpečnostní rady státu, a to jako první bod zítřejší odpolední schůze Poslanecké sněmovny. Krátké odůvodnění, které snad všichni cítíme stejně. V minulých dnech jsme byli svědky totální destrukce bezpečnostních složek a systému státu v naší republice. Absolutní neschopnost vlády komunikovat s veřejností a sdělovat, nebo komunikovat v některých věcech, kde komunikovat nemá, tak komunikovat, a naopak ve věcech, kdy komunikovat má, tak nekomunikuje. Každé stanovisko ministra, které bylo v těchto dnech sděleno, bylo zmatečné, jeden ministr popíral slova ministra druhého. Třetího února jsme se dozvěděli od pana ministra zahraničních věcí Zaorálka, že Česká republika s teroristy nevyjednává. Den nato jsme se dozvěděli od pana ministra obrany Stropnického, že podmínkou propuštění pěti Čechů z Libanonu skutečně bylo, aby Česká republika nevydala Libanonce Alího Fajáda do Spojených států. Potvrdil to ministr obrany ve svém veřejném prohlášení. Doslova cituji: Pět lidí se sem vrátí v pořádku, pokud Fajád nebude vydán do Spojených států. Je to svázané, prohlásil v rozhovoru ministr obrany.

Ani to není málo. Slyšíme vyjádření pana premiéra Bohuslava Sobotky, který řekne, že ho to znepokojuje a že je nutné to nechat vyšetřit. Ve večerních hodinách slyšíme pana vicepremiéra Bělobrádka, který v Událostech, komentářích řekne, že vůbec o tom, proč pan ministr Pelikán rozhodl tak, jak rozhodl, on nic neví. Přitom se z médií dozvídáme a ze včerejšího Nerespektu se dozvídáme, že Bezpečnostní rada státu jednala v této věci několikrát, informace unikají z Bezpečnostní rady státu, což mně přijde naprosto nepřijatelné.

Tady se nic neděje, tváříme se všichni, že se nic nestalo, že život běží dál. Uvědomujete si to, že máme v Libyi ještě jednoho uneseného občana, a co jste těmito výroky, které se dostaly na veřejnost, jemu mohli způsobit?

Z tohoto důvodu žádá klub Občanské demokratické strany, aby se Poslanecká sněmovna v neveřejném zasedání touto problematikou zabývala. Budeme navrhovat usnesení, ve kterém budeme chtít, aby se zřídila vyšetřovací komise, která ty věci prověří. V jakých jiných věcech, vážené kolegyně a kolegové, než tak, jak stanoví jednací řád, na návrh vlády nebo poslance se může Sněmovna usnést, že schůze nebo její část je neveřejná, zejména jsouli na pořad schůze zařazeny utajované otázky související s obranou nebo bezpečností státu nebo jiné závažné utajované skutečnosti. Kdy jindy než teď? Skutečně se stalo něco, co nemá obdoby, a nemůžeme si to nechat jako poslanci Parlamentu České republiky líbit a musíme chtít od zástupců naší vlády vysvětlení.

Chci, aby se tento bod projednával zítra, tedy ve středu, 10. února odpoledne. Děkuji. Prosím pana předsedu Černocha. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Budu možná opakovat některé věty, které zde padly, které zde říkala paní kolegyně Černochová. Obsah jednání nechtěl Úřad vlády komentovat. Ani ne čtrnáct dní nato, minulý čtvrtek, deník Právo zveřejnil obsah tajných informací ze zasedání Bezpečnostní rady státu. Evidentně tento únik informací souvisel s informacemi, které ministr Stropnický, když to řeknu kulantně, nakousl v rozhovoru v Hospodářských novinách, a to cituji: Pět lidí se sem vrátí v pořádku, pokud Fajád nebude vydán do Spojených států. Ale pozor, dále řekl: Je to svázané. Právo sdělilo, že pětice Čechů padla loni v červenci do léčky připravované libanonskou tajnou službou, která chtěla dostat z Česka svého zadržovaného muže. Jejich únosu se přitom dalo předejít, kdyby neselhala komunikace mezi českou civilní rozvědkou a Vojenským zpravodajstvím. Podstatou průšvihu je ovšem to, že vojenští zpravodajci prý na rozdíl od české civilní rozvědky vůbec netušili, že Fajád pracuje pro libanonskou tajnou službu, a tedy že Libanonci mají eminentní zájem dostat svého člověka domů místo jednání o předání do Spojených států, kde mu hrozí až doživotí. Vojenské obranné zpravodajství tak netušilo, že svého muže vyslalo do Libye do pasti. Dámy a pánové, tajné služby a vláda, zodpovědná za jejich řízení, má na triku několikanásobnou ostudu. Za prvé, došlo k úniku informací ze zasedání Bezpečnostní rady státu.